Mohu uvést jeden konkrétní příklad ze života. Mám kamaráda, který již přes 20 let pracuje v oboru gastronomie. Ve srovnání s podnikáním v těchto zemích je už vztah živnostníka a státu v České republice mnohem komplikovanější, složitější a příliš zatížený spoustou byrokracie.

Než se mu u nás v Pardubicích podařilo otevřít jeho malý bar, trvalo vyřízení všech byrokratických úkonů dva roky. Ve svém baru pracuje šest dní v týdnu, sám bez zaměstnanců. Nikdy od státu nepožadoval žádné státní podpory, dotace ani jiné dávky. Jako živnostník se již deset let jakžtakž drží nad vodou a dělá práci, která ho baví.

Jako každý živnostník podává daňové přiznání jednou ročně, což si myslím, že je dostatečný kontrolní nástroj. V současné době může ze zákona jeho podnikání a provoz baru kontrolovat až osm státních institucí a to si myslím, že je také dost. Již teď je zavalen spoustou faktur, složenek a jiných dokladů. Neustálé sledování nové a nové legislativy, regulí, pravidel a předpisů ho v současné době zatěžuje natolik, že se tím méně věnuje přímému provozování živnosti.